Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem návrhu novely zákona o České obchodní inspekci je zajistit účinný dozor nad dodržováním spotřebitelského práva prováděný ČOI, a tím zajistit účinnou ochranu spotřebitelů.

V návrhu zákona se za tímto účelem zpřesňují podmínky provádění kontrolního nákupu. V praxi totiž inspektorům často činí potíže vyřídit vrácení peněz a kontrolní nákup poté, co jej nepoškozený vrátili kontrolované osobě. Tím dochází ke zvyšování administrativní zátěže inspektorů a také k potřebě následně řešit, jak naložit s takto nabytým majetkem. Nově se tedy zavádí fikce uzavření smlouvy při provádění kontrolního nákupu a právo inspektorů od takto uzavřené smlouvy odstoupit. Další novinkou je zakotvení ustavení zajišťující inspektorům anonymitu a ochranu jejich osobních údajů v situacích, kdy jsou při nákupu v rámci kontroly vyžadovány jejich osobní údaje, například předložení občanského průkazu za účelem přípravy konkrétního návrhu smlouvy. Kdyby inspektor občanský průkaz v takové situaci nepředložil, byla by kontrola zmařena, neboť by jeho odmítavý postoj k poskytnutí osobních údajů mohl být ze strany kontrolovaného subjektu považován za nestandardní a podezřelý. Návrh pro inspektory ČOI dále zakotvuje kompetenci, aby si v případě důvodného podezření na závažné porušení právních předpisů mohli zjednat přístup do prostor prodávajících.

Podobnou pravomocí dnes disponuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Pokud osoba s těmito požadovanými informacemi nakládá, bude je muset na základě žádosti inspektorů ČOI bezodkladně sdělit, jinak se vystavuje sankčnímu postihu. Návrh novely zákona o ČOI také zpracovává změny, které vyplývají z přijetí související legislativy. Pro úplnost uvádím, že změna zákona o ochraně spotřebitele, která je součástí předloženého textu, byla vyvolána potřebou přemístění hmotněprávní povinnosti prodávajícího ze zákona o České obchodní inspekci do zákona o ochraně spotřebitele, který je základní normou upravující povinnosti prodávajících vystupujících vůči spotřebitelům. Při příležitosti této nezbytné novelizace se navrhuje upravit také dva legislativně technické nedostatky vzniklé v zákoně o ochraně spotřebitele. Na závěr mi dovolte předložit návrh na zkrácení projednávání návrhu zákona ve výborech o 30 dnů.

Tento termín by měl být dodržen především s ohledem na právní jistotu dotčených subjektů.

Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Květa Matušovská. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, jak už bylo řečeno, hlavním cílem předloženého návrhu zákona je reagovat na rozvoj nových forem prodeje na spotřebitelském trhu, jakož i na praktické zkušenosti České obchodní inspekce z výkonu dozoru a navrženou úpravou na tyto poznatky navázat a vytvořit tak inspekci podmínky pro co nejefektivnější výkon kontroly v oblasti její působnosti. Cílovým stavem by se tak měla stát pokud možno co nejúčinnější ochrana jak spotřebitelů, tak poctivých podnikatelů, neboť i oni bývají poškozováni konkurencí používající nekalé obchodní praktiky. Předložený návrh zakotvuje oprávnění, na jehož základě si budou moci inspektoři České obchodní inspekce zjednat přístup do prostorů podnikatele, typicky u prodeje nebezpečných výrobků ohrožujících zdraví spotřebitelů nebo u prodeje padělků na tržnicích s výjimkou obydlí, a to v případech důvodného podezření z porušení právních povinností, a jestliže účely kontroly nelze dosáhnout jinak. Pozitivním směrem je veden také návrh zajišťující na jedné straně účinný výkon kontroly a na straně druhé ochranu osobních údajů inspektorů inspekce.

Návrh zákona také nově zakotvuje pravomoc získávat informace o totožnosti osob, které se dopouštějí protiprávního jednání v internetovém prostředí, například se podílejí na provozování podvodných eshopů. S takovými případy se spotřebitelé a Česká obchodní inspekce setkávají stále častěji. Návrh zákona proto reaguje na tuto rozšiřující se praxi nepoctivých podnikatelů, když vkládá do rukou České obchodní inspekce efektivní nástroj směřující k dohledání odpovědného subjektu. K odstranění uvedených problémů nepostačují mimoregulatorní nástroje. Proto je třeba stávající právní úpravu dopřesnit, aby byly povinnosti prodávajícího při kontrolním nákupu jasně stanoveny zákonem a nebylo možné diskutovat o různých právních výkladech. Dámy a pánové, vážení kolegové, doporučuji vám propustit tento návrh do druhého čtení, přičemž organizačním výborem byl k projednání návrhu zákona doporučen hospodářský výbor jako výbor garanční. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí paní zpravodajka. Děkuji za slovo. Má ještě někdo zájem? Požádal bych pana ministra, aby tady sdělil, jak konkrétně bude probíhat utajování inspektorů.

Děkuji, pane poslanče. Další se hlásí s řádnou přihláškou pan poslanec Petr Kudela. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane ministře, chci Sněmovně doporučit přijetí této normy.